Nejsem tak naivní, abych nevěděl, že se přes Šumavu dělají politické kšefty, ale myslím si, že nemůžeme být lhostejní k zániku demokracie nás lidí na Šumavě. Předem děkuji za zvážení vašeho hlasování.

Včetně zastupitelů, drtivé většiny zastupitelů hnutí ANO.

Prosím, vážené kolegyně a kolegové, zvažte ještě jednou své rozhodnutí. Já vám děkuji, pane poslanče. A další do rozpravy je přihlášen s doplněním svého příspěvku pan poslanec Zahradník, tímto prosím.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ono to nebude doplnění mého příspěvku. Já budu možná pokračovat z jiného soudku.

Byly tam desítky obcí, malých osad, velkých městeček.

Každý z nás, tehdy kluků, kteří jsme chodili na Šumavu, dobře ví, jak důsledně to dělali.

Bývá až 25 metrů vysoký při průměru až 56 cm.

Další zajímavý citát, který bych chtěl tady zmínit, je citát pana Jana Kumpery Dějiny západních Čech.